Děkuji vám, pane poslanče, a požádám pana ministra o odpověď.

Současné vedení závodu Praha už změnilo mnoho procesů.

Společnost, která se přihlásila, všechna tato kritéria splnila.

Děkuji vám. Doplňující otázka nebude?

Děkuji za slovo.

Vážená paní ministryně, písemně nebo ústně se na mě obrátilo již několik starostů a zastupitelů ve věci nešťastného vymezení právní odpovědnosti, kterou v rámci výkonu svých funkcí nesou. Kritéria stanovená zákony považují komunální politici za vzájemně rozporná či příliš abstraktní, v důsledku čehož nemohou poskytovat jasné vodítko pro jejich činnost. Za problematickou se označuje zejména oblast nakládání s obecním majetkem. Situaci by pomohla řešit novela příslušných předpisů, která by do věci vnesla jasno. Ostatně pro její přijetí se včera vyslovil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, o jehož erudovanosti samozřejmě nepochybuji. Vážená paní ministryně, souhlasíte se mnou, že jde o závažný problém, který je patrně v součinnosti s resortem vnitra třeba legislativně řešit? Jakým způsobem a především kdy? Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně, a požádám paní ministryni o odpověď.

Ale pochopila jsem, že jde o stejný dotaz, nebo podobný dotaz. Tak předně tady v tom dotazu nebyla vymezena přesně odpovědnost, jestli máme na mysli trestní odpovědnost, nebo právní odpovědnost civilní občanskoprávní, a já sama jsem se musela poučit v novém občanském zákoníku, jak to vlastně s odpovědností u komunálních politiků je, nebo politiků, kteří nakládají s majetkem. Takže v té rovině civilní opravdu současná platná právní úprava není zcela jednoduchá, protože chybí speciální vymezení. Ustanovení § 20 odst. 2 říká, že právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny.

Znamená to, že bude dopadat i na obce a kraje. Samozřejmě za předpokladu, že zde neexistují zvláštní právní předpisy. Ty zvláštní právní předpisy předepisují ovšem jenom určitou formu pečlivosti.

Jedná se tedy o porušení zákonné povinnosti, nikoliv smluvní povinnosti.

Čili relativně přísnými a zatím dost obecně a vágně formulovanými ustanoveními. Vždycky musíme při zvažování trestní odpovědnosti dokazovat veškeré znaky příslušné skutkové podstaty trestného činu, včetně subjektivní stránky zavinění. Čili v naprosté většině případů zde půjde o prokázání úmyslu. Ten úmysl musí prokázat orgán činný v trestním řízení, protože komunální politici v tomto ohledu nejsou ve zvláštním postavení.